Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, navážu na projev pana poslance Hrnčíře, vaším prostřednictvím, paní předsedající.

Tak prosím vás, pokud tohleto redaktoři prohlašují, tak se opravdu mýlí.

Takový člověk by prostě v České televizi vůbec neměl pracovat.

Děkuji.

Občas ten slovník je skutečně neuvěřitelný, který člověk slyší.

To určitě nikdo nebude napadat, že by to byl nějaký fanoušek hnutí ANO. Nevyšlo to v Mladé frontě nebo v Lidových novinách, abyste se na to nevymlouvali. Ale myslím si, že popisuje tu realitu celkem trefně. Po prezidentské volbě má vládní koalice naspěch. Člověk může nebo nemusí souhlasit se způsobem, jakým uchopila rozpočtové výdaje, že v legislativní nouzi upravuje důchody.

Koalice se tu bude zasazovat o něco, z čeho se důchodce nenají a rozpočet nezasanuje: o změnu způsobu volby do televizní a rozhlasové rady.

Tady mi chybí to odůvodnění toho, proč máme kvůli novele zákona o České televizi a Českém rozhlase mimořádnou schůzi, nebo proč pokračuje mimořádná schůze. Tak pokračuji dál. Myšlenka rozprostřít výběr radních, kteří kontrolují ředitele veřejnoprávní televize, na obě komory, aby rada a nepřímo i generální ředitel žili v jiném rytmu, než jaký udává volební cyklus, je dobrá. Ale svolávat kvůli tomu už třetí mimořádnou schůzi, to působí nepochopitelně do chvíle, než začneme uvažovat mocensky. Já to pak jako vynechám.

Pokus druhý, jehož jsme právě svědky, má opět na starosti Ministerstvo kultury.

Bylo to zjevně protiústavní, což konstatovala i Legislativní rada vlády. První pokus byl tedy zrušen.

Pokus druhý, jehož jsme právě svědky, má na starosti opět Ministerstvo kultury. Rok starou radikální představu o okamžitém konci stávající rady už opustilo. Ruší i možnost odvolat radu poté, co Sněmovna radě neschválí dvě výroční zprávy o hospodaření televize.

Ale připomněl nám, vám, že vlastně ta snaha tady byla před rokem. Jasně se konstatovalo, že to je protiústavní. A teď se tady vlastně jde s druhým pokusem.